Ale zde to nevadí. Myslím si, že účelu zákona bude dosaženo a nebude to vadit. Další, co už vidím daleko problematičtější, se týká dílem kouření a dílem pohybu osob v podnapilém stavu, protože v návrhu zákona se odpovědnost za pohyb těchto osob přenáší na dopravce.

V návrhu, jak je předložen, tam provozovatel dopravního prostředku veřejné hromadné dopravy osob objektivně odpovídá za to, jestli někdo kouří na zastávce. Jak by to bylo v praxi proveditelné? To není prostě myslitelné. Tady Ministerstvo dopravy skutečně zaspalo.